Takže v rámci ratifikačního procesu je na základě článku 4 úmluvy nutné učinit prohlášení, ve kterém bude stanovena délka mateřské dovolené závazná pro členský stát.

Jinak ten předkládaný materiál byl předmětem jednání výboru pro sociální politiku a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Materiál byl rovněž předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a opět v obou těchto výborech bylo jednohlasně rozhodnuto o schválení této ratifikace i toho doprovodného prohlášení. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji paní zpravodajce.

Náš výbor zahraniční projednával toto na 25. schůzi 26. května tohoto roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje mě jako zpravodajku výboru, abych toto přednesla na dnešní schůzi Sněmovny Parlamentu ČR. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak, proto rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Kdo je proti? Děkuji vám. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.